Já pevně věřím, že naše policie nic takového nedělá a dělat ani neplánuje a nebude. Ale proč vůbec, proč vůbec něco takového vypouštět? Proč takového krakena vůbec pouštět ven?

To zase budeme dávat nějaké průkazy velitelům plavidla nebo budeme zjišťovat, kdo je velitelem plavidla? Já bych se opravdu, opravdu velmi přimlouval, buďme tolerantní, buďme rozumní.

Tak prosím. Já bych počkal po faktických.

Prosím, máte slovo. Velice krátce k mému předřečníkovi, k panu poslanci Válkovi prostřednictvím vás, pane předsedající. To, co říkal, nemá žádnou logiku, protože jestliže se tady bavíme o restrikcích, tak proč je tam tedy to jedno promile? Tak proč to tam vůbec je něco takového?

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych asi na začátek zareagoval na paní poslankyni Procházkovou. Proč tam je to jedno promile. No, to jedno promile je tam kvůli tomu, že je to kompromisní návrh. V původním návrhu vůbec nebylo. Původní návrh byl úplně bez omezení s tím, že tato pokuta se nebude a priori dávat někomu, kdo neohrožuje ostatní, kdo se chová zodpovědně. O tom celý ten návrh je. Protože někteří nesouhlasí s tím, aby tady bylo neomezeně pro toho vůdce plavidla, tak jsme navrhli kompromisní návrh, omezit vůdce plavidla, toho, kdo je vlastně zodpovědný za celou tu posádku, za celé to plavidlo, aby byl omezený nějakou určitou mírou alkoholu. Na hospodářský výbor, když jsem předkládal tento kompromisní návrh, tak tam byly částky jedno promile, 0,8 promile, 0,5 promile. Hospodářský výbor projednal toto a zaujal stanovisko, že je v pořádku jedno promile, protože se jedná o bezmotorové plavidlo. Jedná se, když tomu můžu říct, o dopravní prostředek, ve kterém není třeba tak reakční doba toho člověka, který je ovlivněn alkoholem. Proto co největší možná míra, kterou povolíme vodákům.

V březnu tohoto roku jsem navštívil pana ministra Ťoka, který to asi může i potvrdit, a přišel jsem za ním s tímto návrhem, že bych rád toto řešil. Pan ministr mi dal de facto negativní stanovisko, které stále trvá, že je proti prolamování nulové tolerance.

Zástupci osmi poslaneckých klubů jsou pod tímto návrhem podepsáni. Vzhledem k tomu, že v prvním čtení byly velké výtky, udělal jsem kompromisní návrh na to nemít neomezeně vůdce plavidla. Mít to nějakým způsobem omezené na jedno, 0,8, 0,5. Tento kompromisní návrh jsem předložil hospodářskému výboru. Hospodářský výbor přijal jedno promile. Hospodářský výbor do druhého čtení dává tento návrh. Ve druhém čtení mohl kdokoliv podat protinávrh. Kdokoliv mohl říci jedno promile je moc, chceme méně. To se nestalo.

Osobně si myslím, že návrh vyjmout vodáky úplně není šťastný. V momentě, kdy je vyjímáme pouze z paragrafu o přestupku, tak pro ně platí všechna ostatní pravidla. Musí dodržovat všechna ostatní pravidla.

Takže jsou tam další pravidla, která ti vodáci musí dodržovat, že vůdce toho plavidla je zodpovědný za posádku. To je důležité pravidlo.

Splavnost jezů apod., že se musí řídit všemi pravidly, co jsou obsažené i na těchto dopravně nevýznamných cestách, kterými vodáci jezdí. A asi bych mohl pokračovat, co všechno... Vlastně všechno, krom tohoto předpisu, krom tohoto jednoho paragrafu o alkoholu, že a priori dostane pokutu ten, kdo má nějaký alkohol, aniž by se choval jakkoliv špatně vůči svému okolí, jakkoliv ohrožoval někoho nebo ohrožoval i svoji posádku, to samozřejmě také nemůže. Z toho důvodu si myslím, že vrácení do druhého čtení není šťastné. Požádal bych, zdali bychom mohli schválit tento zákon nyní. Nevracet ho do druhého čtení.

Další... To teprve bude závěrečné slovo, až skončím rozpravu, pane poslanče.

Budete kontrolovat i to jedno promile. Jak chcete zkontrolovat to jedno promile?

Zatím poslední přihlášený. Pane poslanče, vaše dvě minuty.